Tuto schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny v návaznosti na § 99 zákona o našem jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož byl vyhlášen stav legislativní nouze.